Stanovisko Poslanecké sněmovny k současné situaci na turecko syrské hranici

Děkuji, pane předsedající za slovo. Je tomu skutečně tak.

Já vás seznámím s tímto návrhem usnesení a potom už nechám prostor ostatním řečníkům. Věřím, že to zvládneme dodržet, jinak budeme jednat, dokud se tento bod neprojedná. Návrh usnesení: